A přesto tady vláda Petra Fialy s tím vůbec nic nedělá. Vůbec žádný přínos pro občany.

Ale to není pravda. My chceme kontrolovat a zajistit kontrolu nelegálních migrantů, aby k nám nevstupovali nelegálně lidi. Aby se sem nemohli dostat i teroristi.

A my prostě chceme chránit naši vlast. Děti, přátele i majetek občanů České republiky.

Takže chápu, že SPD má jiný program, jiné cíle než vaše vládní koalice, ale my prostě trváme na tom, že Česká republika, český občan, bezpečnost, prosperita a spravedlnost musí tady být na prvním místě a k tomu se chceme posunout. Děkuju za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych navrhl také dva body.

Samozřejmě tím prvním bodem je skandál, který se skloňuje okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem tajné služby a vlastně neprofesionální práce ministra vnitra pana Rakušana, který ho do této funkce jmenoval. Paní předsedající, první bod, o kterém se já dnes tady zmíním, můžeme nazvat třeba Kauza Petra Mlejnka a ministra vnitra pana Rakušana. Všichni, si myslím, že už dnes budou vědět, o co konkrétně jde.

Premiér Petr Fiala tu situaci nedokáže řešit, čímž podle našeho názoru v podstatě zavírá oči před možným kriminálním jednáním. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana. Ale to pravděpodobně pan premiér udělat nechce, protože by ohrozil fungování celé vlády, kdyby hnutí STAN odešlo z této vlády, tak by samozřejmě ztratila většinu v poslanecké většině a byl by to pro tu vládu problém.

Na to ale vedoucí pražského Vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová, která vyšetřování dozoruje, však prohlásila, že o této údajné Mlejnkově pozitivní roli nic neví. Dozorující státní zástupce o tom nic neví, ale budiž.

Já si myslím, že to věděl příliš dobře, protože tam chodil pro ty zakázky, jak sám říkal.

A já jsem přesvědčen, že to, jak tady o tom mluvíme, že už je to nedůstojné.

Premiérovy podle všeho nepravdivé výroky tak dále prohlubují už tak otřesenou důvěru veřejnosti ve vládu, spravedlnost a tajné služby a podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, také ohrožují bezpečnost státu. To ale víme. To sám pan ministr Rakušan říká, že pokud prověrku na přísně tajné nedostane, tak že bude z té funkce muset odejít. Ale i udělení prověrky na stupeň tajné tomuto člověku Národním bezpečnostním úřadem v minulosti budí vážné pochybnosti, protože zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z prostředí byznysu, kde působil posledních 12 let, anebo styku s kriminálním prostředím neprovedly.